Děkuji za slovo.

Máme tu příjemnou změnu. Pan ministr nám odpoví osobně. Pane ministře, máte slovo.

Jedná se o projekt financovaný prostřednictvím vývozního úvěru České exportní banky, který je jištěn Exportní garanční a pojišťovací společností.

Obě společnosti dospěly ke shodě na společném postupu nastalé situace.

Bohužel nastaly tam dvě události, které zkomplikovaly další vývoj vedle již problému s uhlím. Ne že turecký partner je blízko konkurzu.

Hlavním akcionářem je Ministerstvo financí zhruba 40 %. Pak je Ministerstvo průmyslu a obchodu 24 %, zbytek mají Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo zemědělství.

Takže prosím, pane poslanče. Děkuji za odpověď. Chtěl bych se zeptat.

Chtěl bych se ale zeptat, přece za konkrétním úvěrem nebo rozhodnutím o úvěru muselo zřejmě být rozhodnutí minulé vlády. Čili je tam i určitá, řekněme, politická odpovědnost.

Nebo jak se to potom bude řešit, ten majetkoprávní vztah. Pan ministr bude reagovat. Máte slovo, pane ministře.

Buď se změní kotel, nebo se změní uhlí.